Já myslím, že to je dobře, a stejně tak rozdělení po krajích, protože máme mezi sebou krajské politiky, já to debatuji s našimi hejtmany.

Ale jsme schopni nabídnout reálné termíny těmto zájemcům, reálné termíny, kdy se mohou rezervovat? Já se obávám, že ne.

Myslím si, že všichni ostatní chápou, že ty čtyři skupiny, o kterých jsem mluvil, musí mít přednost a že je správné, že mají přednost. Změnil názor možná i pod tíhou toho, že hejtmani a primátoři ukázali, že takový projekt má smysl.

Tady se vášnivě debatovalo desítky minut, možná hodiny o tom, jestli očkování má být povinné, nebo dobrovolné, přitom nikdo povinné nenavrhoval. A já jsem už toho 22. prosince jménem občanských demokratů a našich kolegů v naší koalici říkal, že problém bude opačný. Nebo že hrozí, že bude opačný problém: že ti, kteří se chtějí nechat naočkovat, nebudou mít šanci se nechat naočkovat v tom čase, o kterém si myslí, že by to pro ně bylo nejlepší.

Myslím si, že to je úkol nám, kteří věříme, že je to cesta k návratu do normální společnosti. Ano, jsou mezi námi , kteří tomu nevěří. Patřím k těm, kteří věří, že očkování, očkovací strategie je cesta pro návrat do normálního života, a proto za nás, kteří tomu věříme, nabízíme spolupráci a možnost, abychom zvýšili důvěru, abychom opravdu maximálním možným způsobem zapojili naše kraje, velká města a všechna města, která budou připravena pomoci k naplňování té strategie, protože to je společný úkol. To není politická otázka, to není politický spor.

A věřím, že v podrobnější debatě s panem ministrem, ať už na plénu, nebo mimo plénum, budeme hledat cesty, aby očkovací strategie byla co nejvíce úspěšná. Jenom tak mimochodem, dneska podobnou debatu vedou naši kolegové na půdě Evropského parlamentu.

A nyní tedy přistoupíme k rozpravě, kterou zahajuji.

Děkuji za slovo.

A tahle příprava zkrátka začala pozdě. Léto bylo bohužel věnováno spíše budování mediálního obrazu než té přípravě. Já teď přečtu dva dotazy, které mi chodí od lidí, jako příklad toho, jaký je ve veřejnosti zmatek.